Já noviny, které vlastní ministr, nepovažuji za úplně nezávislé, byť se snažím. Ale prostě nepovažuji je za nezávislé. Já bych je nebral za nezávislé.

A pak je tam druhá věc, ale to je spíše legislativně technická, formulační zpřesnění, ustanovení, které se týká zákazu výkonu hlasovacích práv, tak tam ten výraz disponovat s hlasovacími právy měním na příhodnější výraz, který je více v souladu se zákonem o obchodních korporacích, tzn. ne disponovat s hlasovacími právy, ale vykonávat hlasovací práva. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Přeji pěkné odpoledne. Dále požádám o vystoupení v obecné rozpravě pana poslance Vilímce. Prosím, pane poslanče.

Pan předseda Faltýnek zde několikrát použil slovo přiměřenost ve svém vystoupení. A já bych se chtěl zabývat přiměřeností navrhovaného zákona na veřejné funkcionáře, protože nemáme jen členy vlády. Když se podíváte, kolik máme obcí, kolik je starostů obcí, kolik je radních i na malých obcích, tak určitě nejvyšší počet těch veřejných funkcionářů, kteří budou podléhat těmto novým, pokud by se to schválilo, povinnostem, tak je ze strany obcí.

Všichni by museli sepisovat svůj movitý majetek, který vlastní ke dni předcházejícímu zahájení výkonu funkce, pokud jeho hodnota v jednom každém případě přesahuje 250 tis. korun. Nechci teď otevírat debatu ani ohledně ocenění takového majetku.

Děkuji.

Já jsem se nedávno dotazoval jednoho starosty našeho partnerského asi sedmitisícového města v Bavorsku, zda musí vykazovat také nějaký movitý majetek vlastněný před výkonem funkce starosty. To neznamená, že tam nejsou pod kontrolou. Ale ona kontrola nevede k nějakým šikanózním povinnostem.

Už v některých malých obcích v okolí mého města nebo města, kde žiji, a takových případů je hodně, byl pramalý zájem o vykonávání pozice neuvolněného starosty. Někde se starostové v tomto volebním období už třikrát změnili. Podle mého soudu nelze nad takovou situací pouze mávnout rukou.

A říkám to proto, abychom si to všichni uvědomili.

Považuji tuto výši za přiměřený kompromis mezi ochranou soukromí veřejného funkcionáře a účelnosti veřejné kontroly.